A v neposlední řadě je to důležité i z hlediska určité finanční regulace, která se ukazuje, že je jediným efektivním nástrojem, jak si poradit s těmito způsoby bez zavádění nějakých opravdu velkých restrikcí, jako jsou zákazy, jako jsou časová omezení krátkodobého pronájmu a další podobné cesty, které některé státy volí. Myslím si, že bychom měli začít opravdu tím, že bude efektivně vymáhána legislativa, která už dneska funguje, to znamená, poplatky bude platit každý, odvede to digitální platforma.

Děkuji. Děkuji za slovo.

To znamená, navrhuji, aby sazba poplatků činila nejvýše 150 korun denně, to znamená, je to ve stejném poměru, jako to bylo v roce 1990.

Pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Myslím, že u některých z mých předřečníků vidíme jasný střet zájmů, že se starají o městské pokladny.

Ve všech úvahách, ve všech vystoupeních zaznělo jako automatické, že všechny obce využijí maximální hranici. Uvidíme, jak se kolegové na zastupitelstvech sami rozhodnou.

Já jsem jednal se zástupci Asociace hotelů a restaurací... Pardon, já vás přeruším, pane předsedo. Poprosil bych, aby u stolku zpravodajů byl klid, protože to ruší. Ale dobře, že jste se ozvala.

Přitom současně chci říct, že podle slov a stanoviska této asociace byli účastni debaty a byli při přípravě vládního návrhu zákona, souhlasí s vládním návrhem zákona, ale nesouhlasí s tímto dalším navyšováním poplatků.

To znamená, když to přeložíme, zvyšujeme daně, i když se jmenují poplatky. Ale máme zákon o správě daní a poplatků. Daňový řád, omlouvám se. Já jsem programátor a mohl bych. Nerad dělám chyby. Takže říkám, že poplatky mají charakter daně. Vláda velmi ráda říká, že nezvyšuje daně, a tady ano. Tady ano. Jak která část vlády.

Některých.

Je to prostě skokové.

Tím výrazně snížíte ekonomické výsledky těchto podnikatelů a to si myslím, že není dobře.